No tak převrat v Národní sportovní agentuře. Prosím vás, tam je jeden člověk, zodpovídal přímo panu premiérovi. Tak jste to nastavili vy. Žádná možnost kontroly, prostě se tak rozhodovalo, jeden k jednomu.

A to si myslím, že je opravdu dobře, pane kolego. Děkuji. Nyní pan poslanec Kolovratník s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Králíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. To jsou, přátelé, dnes opravdu dva světy. Ale není tu ani Ivan Adamec, ani Ondřej. Je tady, výborně. A lež je, pokud vy jako koalice tvrdíte, že se to nestane.

Tak se prosím do těch médií podívejte. Já vám to rychle přečtu, odcituji.

Odborníci ze SOVAKu říkají, že to bude až 30 %.

Díky tomu, že došlo k zastropování energie a tak dále, to, co tedy dopadne, určitý polštář, i na provozovatele vodáren, ty energeticky náročné provozy to sníží. Ale prostě ta realita přichází, tak to je. My to používáme jako argument, abychom se věnovali tomuto, a ne televizi. Není to pravda, k tomu zdražení, pánové, prostě dojde a bude to až do 30 % současných cen. Taková je realita. Děkuji. No, já se musím také zastat mého kolegy Aleše Juchelky, protože mně to přijde až úsměvné, jak koalice chce tady obrátit to téma, kde kolega Juchelka pouze vypíchl to, že se domníváme, že jsou daleko důležitější témata na diskusi, než abychom tu na mimořádné schůzi diskutovali momentálně teď novelu zákona o České televizi. A druhá věc je s tím kupováním médií. No, my jsme si, pane Lochmane, prostřednictvím paní předsedající, všimli, že nechcete tu Českou televizi koupit. Děkuji. A nyní se dostává řada s faktickou poznámkou na pana ministra Baxu. Ten stahuje svoje přihlášení. A nyní s faktickou pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

Co se týká kolegy Kolovratníka no to je úžasné, co tady slyším. Tady prezentuje názor soukromé společnosti SOVAK, nebo jak to říkal. A to, že to říkají, tak to je prostě názor této jedné společnosti. Ale já jsem znovu říkal, že realita je úplně jiná. Kdybyste mě poslouchal, co jsem říkal, tak by nemusel být tento příspěvek a moje reakce. Když ten argument tady padne, tak mou povinností je říct, že prostě to není pravda, že takto to nebude.

To si řekněme na rovinu. Z mé strany všechno. Děkuji za pozornost. Děkuji. Vyčerpali jsme všechny faktické poznámky a konečně došla řada na pana poslance Marka Nováka, který je přihlášen řádně do rozpravy. Prosím. Jen připomínám, že jsme omezili čas pro vystoupení na dvakrát deset minut a pan poslanec je přihlášen dvakrát, tedy bude vystupovat celkově dvacet minut, pokud tedy vyčerpá čas. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo.

Mně spíš přijde skutečně zajímavé, že jsme se tu dneska sešli, a to dokonce vlastně na mimořádné schůzi, aby se na interní příkaz pětikoalice odsouhlasila novela zákona, která v mých očích navždy pokřiví a ještě více rozkolísá postavení veřejnoprávních médií v České republice. Ten úkol dneška, tak jak to vidím já, zní: zvolme takový vzorec volby do mediálních rad Českého rozhlasu a České televize, který okamžitě zabrání možnosti podle současného systému nominovat opozicí osobnosti do obou těchto institucí. Tím úplně hlavním cílem je hladká volba generálního ředitele České televize a absolutní kontrola nad činností televizní rady. A totéž v bledě modrém čeká Radu Českého rozhlasu. Z pohledu pětikoalice samozřejmě, z pohledu mého, nezlobte se na mě, kolegové, neumím to nazvat jinak než slovem zvěrstvo. Vážení občané, jestli se domníváte, že předchozí masáže a osočování opozičních stran ze snahy ovlivňovat chod veřejnoprávních médií je potřeba zastavit zrovna tímto způsobem a že vládní strany vlastně dělají dobrou věc, tak to se hrubě mýlíte. Povím vám, jaké strachy a příležitosti vládní pětislepenec vidí. Za prvé. Je tady Senát, ten dnes nemůže nikoho nominovat, ačkoliv tak nějak kdysi náhodou, a zákon mu to neukládá, přesto založil mediální výbor, aby o tom aspoň mohl mluvit. Pětikoalice dnes má i v tomto orgánu většinu, a proto mu to chce prostě dopřát. A tomu já docela rozumím, jste kolegové. Navíc s argumentem, který je starý jak duální systém sám: musíme volit skutečně nezávislé osobnosti. Tak určitě, přesvědčili jste nás, že volíte nezávislé osobnosti a že volíte nezávisle, když jste si tady naposledy na sílu hlasovali aklamací, abyste se navzájem pohlídali a zvolili si skutečně ty ve vašich očích nezávislé. Za druhé. Pak je tady Poslanecká sněmovna.

A protože nynější systém nominací prostě neodpovídá vašim potřebám, no tak prostě na hulváta změníte zákon a systém voleb do těchto institucí. Za třetí. Je tady vláda. Vzpomeňme si, jak kabinet pana profesora, který se vlastně právě vrátil z výletu, není schopen říct cokoliv jasně, jednoznačně, bez potřeby obsah sdělení následně měnit, upravovat a korigovat. No a to je přece potřeba změnit, že ano?